Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Je to především reakce na dvě věci.

Takže tento návrh zde také předkládám.

Tolik obecné odůvodnění a v podrobné rozpravě rád tyto návrhy konkrétně okomentuji. Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Stanjura. Ještě než mu dám slovo, tak přečtu omluvy.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Sněmovní dokument má číslo 2646.

Pokusím se odůvodnit tyto pozměňovacími návrhy.

My jsme na rozpočtovém výboru požádali paní ministryni... Požádali jsme paní ministryni na rozpočtovém výboru, zda by nám nemohla být představena metodika, podle které Ministerstvo financí s takovým optimismem a s takovým nadšením a elánem oznámilo ty údajné rozpočtové přínosy EET. Musím paní ministryni poděkovat. Proběhlo jednání, na které byli podle mě pozváni všichni členové rozpočtového výboru, to jednání proběhlo na půdě Ministerstva financí.